Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Není tomu tak. Do rozpravy je přihlášený pan poslanec Polanský, připraví se paní poslankyně Matušovská. Ruší? Pan poslanec Polanský ruší svoji přihlášku do rozpravy. Paní poslankyně Matušovská.

Děkuji, pane předsedo.

Sice jsme vyřešili délku směny, pomohli jsme tím dopravcům, ale nikdo neřeší odpočinek jako takový, pane ministře, kvalitu těch odpočinkových míst.

Děkuji. Já vám děkuji. Jako další je přihlášena paní poslankyně Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v rámci druhého čtení jsem vás ve stručnosti seznámila s největšími úskalími vládního návrhu zákona, z nichž asi nejzávažnější je, že není respektována směrnice Evropské unie o bezpečnosti železnic, že ani to základní, co tato směrnice požaduje v otázkách bezpečnosti, nebylo do vládního návrhu zákona implementováno.

Dovolím si tedy uvést dva konkrétní příklady.